Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, dobré odpoledne. Budu se snažit být poměrně stručný.

Hlavní navrhované změny jsou tedy následující: vytvoření kolegia úřadu, vymezení postavení funkcionářů úřadu při výkonu dohledové a metodické činnosti a zlepšení informovanosti uvnitř úřadu.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Vích, připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Ještě jednou děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, dobré odpoledne.

Připomínám, že kromě předsedy jsou ve vedení úřadu čtyři členové úřadu. Z nich všech včetně předsedy má být vytvořen nový orgán, tedy kolegium úřadu. Tomuto orgánu budou podle důvodové zprávy svěřeny klíčové kompetence při výkonu dohledové a metodické role úřadu, jako koordinace činnosti předsedy a členů úřadu včetně možnosti jim ukládat úkoly, schvalování plánu činnosti úřadu, vyhlášek vydávaných úřadem nebo výkladových stanovisek, rozhodování o opravných prostředcích a podobně. Důvodová zpráva dále uvádí, že i u dalších agend je navrhováno zavést povinné projednávání úkonů předsedy úřadu kolegiem úřadu. Jedná se tedy o omezení samostatných kompetencí předsedy úřadu nově vytvářeným kolektivním orgánem. Připomínám, že předseda úřadu je jmenován prezidentem republiky. To se tímto návrhem zákona nemění. Nicméně je třeba si uvědomit, že členové úřadu, tedy ty čtyři osoby, které se mají nově stát členy kolegia, a tím jejich pravomoci mají být posíleny, sice jmenuje prezident republiky, ale z návrhů od různých institucí je volí Senát. Navíc Senát má i posílenou pravomoc k návrhu těchto členů ještě před jejich volbou.

Schválením této novely by tedy došlo k neodůvodněnému dalšímu posílení pravomoci Senátu. Zastupování předsedy úřadu už je v platném zákoně řešeno. Návrh zákona je podle mého názoru zbytečný a jen vkládá zcela nestandardní omezení předsedy úřadu a zeslabení jeho pravomocí. Podle mého názoru přenášení odpovědnosti předsedy úřadu na kolektivní odpovědnost je prostě špatně.

Za mne osobně tedy tuto novelu zákona v navrhovaném znění nemohu podpořit, ale pojďme se o tom bavit a jednat v příslušných výborech. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, můj předřečník tady víceméně shrnul, jakým stylem funguje dneska úřad, to znamená, funguje tak, že tam je jeden předseda úřadu, čtyři členové, v podstatě čtrnáct zaměstnanců. Připravím si pozměňovací návrh nebo připravíme pozměňovací návrh do druhého čtení, ale jenom vám v krátkosti chci říct několik připomínek, které mám k tomu návrhu. V případě, že by byl schválen tento vládní návrh, řízení úřadu už nebude monokratické ani zcela kolektivní. Předseda stojí v čele, řídí činnost a kolegium ukládá úkoly předsedovi. Předseda jako vedoucí organizační složky státu je sám přímo osobně odpovědný za personální a materiální technické zabezpečení úřadu. Proti tomu kolektivní orgán nemá právní subjektivitu a nemá způsobilost být garantem účelných výdajů veřejných prostředků. Pokud se budeme bavit o rozpočtu, předseda je osobně odpovědný za dodržování rozpočtových pravidel a proti tomu kolegium projednává rozpočet a jeho změny bez následné odpovědnosti. Předseda je sám a přímo odpovědný za řízení státních zaměstnanců, proti tomu kolegium pověřuje členy k řízení státních zaměstnanců, a to bez nutné účasti předsedy.

Pominu možnost interpelovat předsedu.

Děkuju. Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí paní poslankyně Helena Válková.

Tam jsou neurčité pojmy, nové projednávání informace, mechanismus opravných prostředků, rozhodování kolegia.

1. ledna dojde ke změně v postu předsedy a dalších zaměstnanců tohoto úřadu, a proto musíme mít už novou právní úpravu.

Vidíte, že nemám žádný podklad, takže se omezím na konstatování zamítnutí ne, protože je pravda, že se soustředí příliš velká pravomoc v jedněch rukou, ale v této podobě také ne. To znamená, musíme tedy ještě na tom všichni, doufejme, že společně, napříč politickým spektrem, zapracovat. Děkuji, paní poslankyně.

Ještě pan poslanec Letocha se hlásí. Děkuji za slovo. Navrhuji zkrácení lhůt na projednávání ve výborech ze 60 na 30 dní.

Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy?